Má. Prosím o klid sněmovnu.

Pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí. Ještě chvilku, pane místopředsedo vlády... Máte slovo.

Dovolím si stručně připomenout, že návrh primárně řeší financování takzvaných čistých nákladů držitele poštovní licence, což je tedy Česká pošta.

Chtěl jenom poděkovat členům všech výborů za velmi konstruktivní, věcnou diskusi. A tímto bych vás chtěl, vážení páni poslanci a poslankyně, požádat o podporu tohoto návrhu a jeho schválení ve třetím čtení s tím, že k jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím při hlasování. Děkuji panu místopředsedovi vlády a otevírám rozpravy. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Popřípadě ještě pan zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj? Nemá taky zájem o závěrečné slovo. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

V proceduře budeme hlasovat... A budeme hlasovat legislativně technické. Potom budeme hlasovat pozměňovací návrh C, to je můj pozměňovací návrh. Pokud tento návrh by byl schválen, tak je nehlasovatelný pozměňovací návrh A3.

A posledním hlasováním pozměňovací návrh B kolegy Hamáčka. Děkuji. Návrh procedury zazněl. Nyní tuto proceduru schválíme hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat a budeme nyní podle něj postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Čili první hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu C, jehož jsem autorem.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A1, jehož jsem autorem. Hospodářský výbor nedoporučuje. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Další hlasování je návrh A2, jehož jsem také autorem. Jedná se o upřesnění základních poskytovaných služeb, hlavně ceny orientované s výjimkou. Hospodářský výbor nedoporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.